Já vám také děkuji, pane poslanče. Dorazily další omluvy.

Takže jenom vojenské zpravodajství. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Předně, ono to tady nezaznělo, ale je třeba říct, že v této chvíli realizujeme něco, co je součástí koaliční smlouvy a vládního návrhu. V kapitole XI bodu 11.2 je ve druhé odrážce cituji: V reakci na nedávný vývoj a události vidíme potřebu změny v mechanismech kontroly zpravodajských služeb, kde se ukázaly nedostatečné možnosti parlamentních kontrolních orgánů, prozkoumáme zahraniční zkušenosti s působením od Parlamentu odvozeného občanského kontrolního orgánu složeného z důvěryhodných bezpečnostně prověřených a respektovaných občanů, který by mohl doplnit dosavadní kontrolní mechanismy a provést i kontrolu vnitřní činnosti zpravodajských služeb a poskytnout informaci o tom, zda nedošlo k porušení zákona a zda služby konají podle svého poslání a zákonného určení. V dalším bodu: V přípravě zmíněné kvalitativní změny rozšíření kontroly tajných služeb bude prostor k diskusi a uskutečnění strukturálních změn v kompetencích zaměření a rozdělení oblasti působnosti služeb směrem k větší efektivnosti a rozdělení jejich práce a odpovědnosti.

V dané souvislosti bych zdůraznil, že předpoklad je, že ten systém kontroly nesníží výkonnost služeb, ale naopak ji zvýší, protože je bude motivovat k tomu, aby některé věci dělaly a některé věci nedělaly. A je potřeba také vnímat, že se podařilo relativně krizovou reakci na vývoj v období, které tady bylo zmiňováno jak Markem Bendou, tak jsme ho nedávno zažili i v tomto volebním období, a ten návrh nemá charakter krizového managementu, ale má charakter posunutí kontroly kvalitativně dál.

Takže ještě jednou bych rád poděkoval všem těm, kteří na tom návrhu participovali. Ta úvodní skepse mi nedávala tehdy moc naděje, že se to povedlo. Povedlo se, máme to na stole a myslím si, že to máme v kvalitní podobě. Budu ten návrh velmi podporovat. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Ondráček, připraví se pan poslanec Lank.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážený pane premiére, kolegyně a kolegové, v úvodu bych chtěl asi poděkovat premiérovi a celé vládě za to, jakým způsobem se k tomuto návrhu zákona postavili.

Takže pane premiére, za ten přístup a za ta jednání, která jsme na Úřadu vlády vedli, vám děkuji. K zákonu samotnému.

Mám trochu obavu, aby to některé ty lidi neodradilo, protože ta částka 20 tisíc korun pro lidi právního směru není zase až tak lukrativní. A pokud chceme na jedno místo mít nejméně dva uchazeče, obávám se, že zde nám může nastat trošičku problém, protože ti lidé nebudou mít zase tak extrémní zájem takovouto činnost vykonávat.

Já vám také děkuji a nyní řádně přihlášený pan poslanec Lank.